My jako předkladatelé děkujeme za projednání ve výborech a podporujeme tento komplexní pozměňovací návrh a ztotožňujeme se s ním, který předložila paní kolegyně Zelienková. Myslím, že toto by na úvod druhého čtení stačilo, a samozřejmě očekáváme diskusi na toto téma. Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému a hospodářskému.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si ve druhém čtení velmi krátce uvést tento projednávaný tisk, který se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prosím zpravodajku výboru hospodářského paní poslankyni Květu Matušovskou, aby se také ujala slova a seznámila nás se závěry tohoto výboru. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 118, kterou hospodářský výbor projednal na své 10. schůzi jako usnesení č. 70 dne 3. září 2014.

a zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 118 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl bych skutečně, abyste mi ještě pár minut věnovali. Já bych chtěl výrazně varovat před přijetím toho zákona a pokusím se uvést argumenty, které by vás mohly vést k novému zamyšlení, a jak posléze navrhuji, k novému projednání ve výborech.

V tom prvním čtení z toho zůstal jenom název.

Já mám po prostudování toho nálezu úplně opačný názor na interpretaci.

Myslím si, že když pak porovnáte i zvukový záznam z jednání výboru, který bezesporu existuje, s konkrétním zněním toho rozhodnutí, tak uvidíte, že podle mě paní poslankyně, a já jsem přesvědčen, že nevědomě, opravdu nevědomě, uvedla poslance v omyl.

Nicméně si myslím, že pokud bychom přijali zákon ve znění komplexního pozměňujícího návrhu, tak podporujeme černé pasažéry na úkor těch, kteří poctivě zákonné pojištění povinné platí. Myslím si, že to je nechtěný důsledek. A pak, když se to stane, a stane se to, že bude navýšeno zákonné pojištění, tak veřejnost bude říkat: No, zase ti poslanci přijali hloupý zákon.

Připomenu legislativně technickou výhradu, že na tento paragraf se odkazuje mnoho jiných zákonů. Mnoho jiných zákonů.

Z toho, že se to zákonné pojištění zvýší. To znamená ti, kteří poctivě platí, budou znovu potrestáni za ty, kteří neplatí.